Lidé, kteří jsou unavení tak, že by neměli řídit, si to mnohdy neuvědomují.

Takže jednoznačně podporuji tuto toleranci.

Pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jenom pár poznámek. Jenom bych tady rád reagoval na svého předřečníka. Nejčastější příčinou nehod není únava, nejčastější příčinou nehod je nevěnování se pozornosti. Na to jsou statistiky, ta statistika, já vám ji můžu poskytnout, abychom tady neříkali nepravdy. Druhá věc. Podívejte se, tady nejde o to, abychom si říkali, jestli ve své rekreaci máme někoho regulovat. My přece nikoho regulovat nechceme.

Pan poslanec Bartoň. Děkuji. Já bych reagoval.

Zároveň bych tady rád uvedl operuje se s výrazem jedno dvě piva, jak zaznělo. Ono, upřímně řečeno, je důležité říci, za jak dlouho.

Děkuji. Máte na výběr, faktickou, obecnou rozpravu, jste jediný. Tak prosím, pane ministře, faktickou. Jenom úplně faktická věc. Nezlobte se na mě, ale to je pravda. A to v zákonech je.

Nyní jsme tedy vyčerpali všechny přihlášky.

Máte. Já poděkuji za rozpravu, která byla mimořádně dlouhá.

Z rozpravy jsem vnímal minimálně poznámku pana poslance Foldyny na zlepšení současného návrhu za relevantní. Primárně mi jde o vodáky, určitě se můžeme bavit o tom, že budou vyjmuté trasy, kde je velká lodní doprava. Závěrem bych také chtěl říct, že rozhodně nenabádám k pití alkoholu na vodě. Nechci zakazovat pití alkoholu někomu, kdo pak plně ovládá své plavidlo a není ohrožením pro ostatní. Ohrožení pro ostatní je řešeno v jiných předpisech. Zároveň bych rád uvedl, že kupříkladu minulý rok, když jsem jel Ohři, tak mě tam hned překvapila iniciativa, která se zabývá prevencí, a první otázka byla: víte, že je pokuta až 100 tisíc za požití alkoholu na vodě?

Děkuji.

Byla velice složitá.

Já bych varoval před přesvědčením této Sněmovny, že můžeme chránit lidi před nimi samými, protože pak se dostáváme do role komplikátorů jejich životů a to by určitě nemělo být naším cílem. Je tam záběr, že si dali k obědu pivo. Protože tento návrh zákona skutečně nevede k prolomení nulové tolerance, ale vede k tomu, aby se nevztahovaly pokuty na vůdce a členy posádky malých plavidel bez pohonu. Děkuji za závěrečná slova. Nyní už nezbývá, než abychom přistoupili k hlasování. Vidím taky žádost o odhlášení, takže vás zároveň všechny odhlásím. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami.

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Kováčika, Bartoška, a přidal se i pan poslanec Feranec, na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Postoupíme tedy dále.

Já tedy táži, jestli navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu.